Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Je to stále ta stejná písnička, jsou to stále ty stejné pozměňovací návrhy.

Byl bych radši, kdyby tomu tak nebylo, ale měl jsem prostě pravdu. V médiích jste mohli sledovat vyjádření ředitelů mateřských škol, základních škol, středních škol, kteří potvrzovali moje výhrady, a to, před čím jsem varoval. Pak přišla novela státního rozpočtu, kdy jsem to opět navrhl, kdy byla ještě šance to nějakým způsobem zachránit. Opět to bylo zamítnuto.

Rád bych připomněl některým členům pětikoalice: v minulém volebním období, kdy ta situace nebyla ještě tak tristní jako nyní, například kolegové z KDUČSL navrhovali také navýšení ONIV čili těch ostatních neinvestičních výdajů, takže očekával bych od nich jistou konzistenci názorů.

A druhý člen pětikoalice, Piráti, v minulém volebním období navrhovali navýšení finančních prostředků na nepedagogické pracovníky. Ten problém tady opravdu je. A já opravdu apeluji, zapomeňme na politické půtky.

Zrovna v tomto případě máme šanci ukázat, že tomu tak není, že když vidíme, že tady nějaký problém reálně popsaný, skutečně existující, popsaný i odborníky, když tady existuje, tak že jsme schopni nějakým způsobem se oprostit od nějakých politických ambicí do příslušnosti té které politické straně a zvednout ruku pro něco, co dává smysl a co má význam pro fungování státu a pro občany našeho státu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zástupci vlády, dnes vlastně mluvím zase zejména k pětikoaličním poslancům a samozřejmě vládě, protože dobře víte, že v rámci hlasování o státním rozpočtu budeme také rozhodovat o mnou předložených pozměňovacích návrzích, kde vás žádám o podporu.

Jde o smysluplné přesuny prostředků, které můžou pomoci, a proto moc prosím o podporu. Všechny tyto moje návrhy mají jednoduché cíle.

Dále navrhuji pomoc při řešení nesrovnalostí ve fungování státu při výplatě mezd státních zaměstnanců. Právě maximální podpora tvorby a realizace protidrogové problematiky, sociální prevence a prevence kriminality musí být samozřejmou součástí osvěty a výchovy našich mladých.

Z pohledu rozpočtu je to pouhých 50 v jednom návrhu a 95 milionů v druhém návrhu, a ty můžou zásadně pomoci. Hlavně můžou pomoci adresně. Nejsou to peníze hozené do koše, jsou to peníze cílené na konkrétní lidi, konkrétní děti. Dámy a pánové, pokud jde o úpravu, tu další, která je zaměřená na platy zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu.

Připomeňme si například regulaci cen mobilních operátorů. Je mi líto, že pan ministr Síkela toto v rámci legislativního procesu a přípravy státního rozpočtu neudělal sám. Proto vnímám tento návrh opět spíše jako podanou ruku a nevidím jediný důvod, proč bychom ho tady nemohli podpořit.

Ono vlastně vnímám rozpor a vzájemné vydírání bohužel i ve vaší koalici, ale to už je na vás, jak vy se k tomu stavíte, jak vy to vnímáte. Každopádně máte to schováno pod děravým deštníkem a všímají si toho mnozí. Ten náš rozpor je skutečně bohužel tak hluboký, že bez rozmyslu koalice v této Sněmovně zamítá nebo blokuje cokoli, co opozice navrhne.

Při tom všem se vlastně připravujeme o schopnost se společně na věcech domluvit, realizovat dobré věci pro naše lidi.